Ale dříve, než tento zákon byl schválen, měl své porodní bolesti. Nebylo to úplně jednoduché. Sněmovnou prošel, prošel Senátem a prezident republiky Václav Klaus ho tehdy vetoval, nepodepsal a vrátil ho Poslanecké sněmovně. Tehdy se hledalo 101 hlasů pro schválení tohoto zákona.

Proběhlo první hlasování. První hlasování o vetu prezidenta bylo 15. března 2006 a muselo se hlasovat natřikrát. Ani tehdy nebylo veto prezidenta přehlasováno hned napoprvé. V prvním hlasování o vetu prezidenta hlasovalo proti vetu 97 poslanců. Druhé hlasování, protože to první se prohlásilo a zpochybnilo, hlasovalo 102 poslanců. I toto bylo zpochybněno a nakonec třetím hlasováním byl zákon přijat. Bylo to 101 poslanců, kteří schválili v roce 2006 zákon o registrovaném partnerství.

Sto pět paragrafů je odlišných.

Jejich manželé a manželky totiž dostávají v takzvaném heterosexuálním vztahu výsluhy, u registrovaných partnerů toto vůbec není.

Druhý bod, proč nemůžeme hlasovat, je otázka širokého rozkročení v oblasti dětí.

Chceme narovnat práva, která se netýkají dětí, která se ale týkají těch, kteří jsou dnes v registrovaném partnerství či do něj chtějí vstoupit. Naším úkolem je však jako jedna z nejdůležitějších věcí tento zákon zcela přejmenovat.

Dále. Každý z vás v této Poslanecké sněmovně, kdo vstoupil do manželství, si prožil svůj den D, svůj krásný den D, svůj svatební den. Ano, i my toto chceme umožnit.

Tady děkuju prostřednictvím, a vlastně nemusím panu ministrovi, že alespoň to už v prvním kroku děláme.

Víte o tom, že se vám udělá špatně v cizině, víte o tom, že jste na lodi a můžete uzavřít manželství v ohrožení života? Já s partnerem, kdybych byl na lodi a něco se mělo stát, tak v zákoně se na to úplně zapomnělo. Já to registrované partnerství, v našem případě partnerství, nemohu uzavřít, protože jsme řekli pouze čtrnáct matrik a nikde v cizině.

A pokud bych chtěl ne stejné příjmení, musím si za to zaplatit. Proč neplatí manželé? I toto upravujeme v dalším našem prohlášení. Vzali jsme se spolu, uzavřeli jsme partnerství ale proč nemáme společné jmění? I toto je přece špatně.

Já vás všechny prosím, zauvažujte dnes, a to už za okamžik, nad svým hlasováním. Pokud jste rozhodnuti o tom, že chcete podpořit dnešní návrh, který tady je, hlasujte prosím pro jeho posunutí.